Samozřejmě většina lékařů, lékařek chce léčit, nechce vyplňovat papíry, ale já věřím, že se nám podaří najít i takovou úpravu, aby to byl obor dostatečně přitažlivý právě inspirace ze zahraničí, kde často posuzují multioborové týmy. Kvalitně dělané posuzování je něco, co se nám podaří, abychom se tou cestou také vydali. A ještě jednou děkuji. Děkuji paní místopředsedkyni. Nyní pan předseda Marek Výborný. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, plynule navážu na kolegyni Olgu Richterovou. Předložený návrh zákona má zjevně širokou podporu napříč plénem Poslanecké sněmovny, byl projednán i na výboru pro sociální politiku a je navýsost důležité, aby navrhované změny byly účinné co nejrychleji. Na základě dohody všech předsedů poslaneckých klubů si dovoluji navrhnout v souladu s § 94a odst. 4 a 5 jednacího řádu, aby bylo jednak hlasováno o upuštění od projednání tohoto sněmovního tisku ve výboru mezi druhým a třetím čtením a aby na základě předsedů poslaneckých klubů byl tento tisk projednán ve třetím čtení na nejbližší možné, respektive na schůzi tento pátek 18. listopadu, kdy by byl zařazen do programu projednávání právě bloku třetích čtení. Tak poprosím, aby bylo hlasováno jednak o tom, že bude upuštěno od projednání ve výboru mezi druhým a třetím čtením, protože nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy. Zatím se nezdá, že by v podrobné rozpravě tak bylo učiněno. Pokud by se tak stalo, samozřejmě budeme postupovat v souladu s jednacím řádem. Pokud nikoliv, hlasujme o tom, že neproběhne projednání ve výboru, a současně avizuji, že na základě dohody předsedů poslaneckých klubů by ten zákon byl projednán a hlasován ve třetím čtení v pátek 18. listopadu.

Ale abychom byli tedy úplně legislativně správní, navrhuji zkrácení té lhůty mezi druhým a třetím čtením na 1 den v případě, že nebudou načteny žádné pozměňovací návrhy.

Jenom za hnutí ANO řeknu, že tento návrh má naši úplnou podporu, tak jak to bylo na výboru pro sociální politiku, a nemáme vůbec problém s tím, aby to v pátek prošlo třetím čtením. Děkuji moc. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Prosím. To je řešení problému celorepublikového.

A jestli tohleto bude tak, jak je to třeba v urgentní medicíně, na záchrance vlastně vzniká paramedický systém.

Ano, bude to dobré, pomůže to lidem, to chápu, asi pro to budeme hlasovat, ale nevím.

Ano, děkuji. Má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě?

Zdá se, že nikoliv. Končím obecnou rozpravu. Je zájem? Návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru nepadl. Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v rozpravě musí být vždy odůvodněny. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj také ne.

Děkuji vám a hlásí se pan zpravodaj do rozpravy podrobné. Prosím.

A ten druhý návrh je návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 1 den. Děkuji. Nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Zájem nevidím o závěrečná slovo, a přistoupíme tedy k hlasování.

4.

Děkuji, prosím o strpení.